Děkuji. Nikoho nevidím i podrobnou rozpravu končím. Není. Můžeme hlasovat o návrhu usnesení v hlasování číslo 68, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro.

Děkuji vám. Děkuji zpravodaji a končím bod 196.